Děkuji.

Na úterý ráno, případně po již pevně zařazených bodech. Úterý ráno ale úterý od 14. hodiny.

Nic proti, jsou to legitimní návrhy, ale naprosto zbytečně se setkáváme. Řekli jsme si, co bude kdy. Patnáct, dvacet? A to jsme třetí den schůze. Včera jich bylo taky patnáct, dvacet. Nevím, kolik jich bude zítra. Ale považuji za naprosto zbytečné, abychom se scházeli, abych já třeba jel 400 kilometrů o tři hodiny dřív, když pak stejně z toho nic neplatí.

Já jen dvě poznámky. Samozřejmě vzhledem k průběhu schůze, která byla v úterý, kdy jsme projednali jeden bod a bylo tam pevně zařazeno několik dalších bodů, tak vznikla skutečně potřeba ty body zařadit znovu. To je poznámka číslo jedna. Na tom, co jsem načítal, jsem se včera večer domlouval i se zástupkyní vašeho klubu. Děkuji.

To jsou dvě různé věci. Takže jenom říkám, že když pořádáme zbytečné schůze, tak je raději rušme. Ušetříme čas na něco jiného. Nic jiného jsem neříkal, nijak jsem nekritizoval jednotlivé návrhy. Není to opravdu útok na ty dnešní návrhy. To považuji pro nás pro všechny za zbytečnou schůzi. Myslím, že je nadbytečné diskutovat o jednotlivých návrzích. Vyřešíme je hlasováním.

Já vás ještě odhlásím všechny. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Nebo chcete jednotlivě?

Kdo je pro vyřazení tohoto bodu?

Děkuji.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o vyřazení bodu 111.

Kdo je proti? Děkuji vám. I tento návrh byl přijat.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Děkuji vám. Hlasování číslo 29. Poslední vyřazovaný bod je bod číslo 117, je to Evropská unie a Ukrajina, tisk 310.

Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Nyní zařazení bodů.

Ano? Můžeme hlasovat najednou nebo jednotlivě? Najednou. Čili o zařazení nových bodů po 11. hodině rozhodneme v hlasování číslo 31, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro zařazení těchto bodů po dnešní 11. hodině, pro pevné zařazení bodů. Děkuji vám. Návrh byl přijat.